Návrh zákona prodlužuje platnost dokumentů, a to takových, které prokazují splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovené zvláštními právními předpisy stanovujícími zvláštní požadavky na kvalifikační předpoklady, které jsou spojené s výkonem práce v pracovněprávním vztahu po dobu trvání rozhodné doby. Návrh zákona byl iniciován a podpořen Hospodářskou komorou České republiky a přijetí tohoto zákona by mělo podle našeho názoru jednoznačně přispět k překonání následků epidemie.

Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vláda předložila Poslanecké sněmovně tento návrh zákona 2. června letošního roku. Navrhovatel, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu, navrhl projednat tento zákon tak, aby s ním Sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvním čtení dle příslušného ustanovení zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Předmětem úpravy návrhu zákona, jak již bylo řečeno navrhovatelem, jsou některá práva a povinnosti v oblasti prokazování kvalifikačních předpokladů stanovených pro výkon určitých prací.

Je faktem, že některá omezující opatření vyvolaná nouzovým stavem standardní plnění zákonných požadavků na kvalifikační předpoklady zaměstnanců silně ztížila, neli je znemožnila.

Z těchto důvodů je navrhovaná úprava potřebným a pozitivním krokem, který našim zaměstnavatelům i zaměstnancům dočasně podá onu příslovečnou pomocnou ruku.

Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku písemnou. Nikoho nevidím, mohu tedy rozpravu ukončit. Není tomu tak. Rozhodneme tedy podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.